Dobře, děkuji panu předkladateli. Pak se tady bavíme nějakým způsobem o tom, jakým způsobem nastavit energetické úspory.

To je nezpochybnitelná záležitost, je to velmi nebezpečné.

Asi pět let. A poměrně velké náklady.

Už jsem dostal informace, že na to reaguje automobilový průmysl, a to je naše zlaté vejce, protože do státního rozpočtu přináší asi nejvíce peněz, tak bychom si mohli říct, že to je velký, velký problém. Pak se tady dostáváme k biomase, kterou tady dneska podporujeme.

Pak tu máme bioplynky, to jsou také podporované zdroje.

Protože vzpomínám si na dobu, kdy byl nadbytek pšenice, že se někde ve světě pálila i pšenice.